Ještě před zahájením toho bodu pan předseda klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. Pane předsedo, máte slovo.

Dámy a pánové, dovolte mi dvě informace. Ta první je osobní. Osobně jsem velmi šťasten, že konečně vidím na schůzi naší Poslanecké sněmovny paní ministryni práce a sociálních věcí.

Já sice vyhlásím přestávku na poradu klubu a spojím ji s polední přestávkou, ale zklamu všechny členy organizačního výboru, protože vyhlásím jednání organizačního výboru na 12.50 hodin, tedy deset minut po přerušení, tak jak bylo rozhodnuto při minulém jednání.